Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 231.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko?

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 236.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 237.

Stanovisko?

Stanovisko?

Přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 86. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 240.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 241. Přihlášeno 183 poslanců, pro 81, proti 82. Stanovisko? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 242. Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 243.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 245. Přihlášeno 183 poslanců, pro 81, proti 82. Stanovisko?

Hlasování pořadové číslo 246. Přihlášeno 183 poslanců, pro 80, proti 87. Stanovisko?

Přihlášeno 183 poslanců, pro 79, proti 80. Stanovisko?

Stanovisko. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 249.